To byla takzvaná dobrá praxe.

A teď přecházím k tomu odpornému pojmu divočina.

A je divočina, která vzniká uměle.

Tak tedy tři fakta pro vaši informaci. Fakt číslo jedna.

Co se stalo?